A to beru jenom tyto dva zdroje. Tak mi prosím řekněte, proč tyhlety vyšší příjmy, které budeme mít zcela evidentně v důsledku energetické krize, proč je nepoužijeme na podporu energetiky, respektive růstu cen energií?

A to není málo.

Ale pozor, v Německu také neměli ten solární tunel. Tam když podporovali, tak podporovali rozumně, a to tak, že budovali obnovitelné zdroje a současně tam byla přiměřená podpora.

Věřím, že jsem ukázal návod, který je rozumný, který nemá nic co společného s populismem a který by pomohl všem.

Ale není to jenom o mně, je to o tom, abyste i vaše vládní činitele o tom přesvědčili.

Děkuji mockrát. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, krásný den, ráda vás zase vidím, a dovolte mi, abych vám řekla, proč se střetáváme na této mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou iniciovalo hnutí ANO.

V tomto ohledu musím bohužel konstatovat, že vláda dělá velmi, velmi málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje.

Fenomén růstu cenové hladiny je možné sledovat nejen v České republice, ale i v okolních zemích.

Tento generální pardon, který jsem ještě jako ministryně financí podepsala, výrazně pocítili všichni čeští spotřebitelé.